Proto vás prosím, abyste velmi zvážili a podpořili zařazení tohoto bodu, který se týká mimořádného příspěvku samoživitelkám a samoživitelům. Děkuji vám, ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Pan předseda Bartošek.

Vím, že s panem předsedou Faltýnkem jsme toto opakovaně řešili, a on neustále říká, že se to bude řešit až poté, co skončí nouzový stav.

Nebude to bod, který nám zabere půl dne, bude to otázka myslím si, že do půl hodiny to můžeme mít projednáno. Myslím si, že máme možnost napravit křivdu, která se těmto ženám stala. Žádám vás o pevné zařazení tohoto bodu na tento pátek jako první bod, případně po již pevně zařazených bodech.

Děkuji za podporu mého návrhu. K pořadu schůze hlásí se ještě někdo?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Nyní návrhy pana předsedy Faltýnka. Nejprve je zde návrh na pevné zařazení projednávání bodů pořadu schůze z bloku zákony zamítnuté a vrácené Senátem.

Je tam drobná změna, dávám na to upozornění. Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Následně zde padl procedurální návrh, ale já jsem počkal s jeho hlasováním, až to bude mít nějakou logiku.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro pevné zařazení těchto dvou zákonů na pátek jako prvního a druhého bodu? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat návrh pana předsedy Stanjury, abychom zařadili do této schůze nový bod s názvem Informace vlády o očkovací strategii. Všichni víme, o čem hlasujeme: tématem bude očkování. Nový bod.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní tento bod pevně zařadíme jako první bod dnešního jednání.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Dále navrhuje zařazení nového bodu otevření škol. Nebo zvlášť?